Snažím se k tomu přistupovat pragmaticky a snažím se klást si otázku, jestli ten zákon bude dobrý ještě pro lidi. Takže jsem nechala vypracovat takovou analýzu a ta mi řekla, že ano, že pořád je to ještě posun k lepšímu, takže jsem ráda.

Ještě pan zpravodaj. Děkuji, pane místopředsedo. Paní ministryně, kolegyně, kolegové, já chci ujistit paní ministryni, že tak jako jsme dokázali velmi úspěšně spolupracovat při tvorbě nového insolvenčního zákona před dvěma lety, že tady to bude stejné. A vám, kolegyně, kolegové, avizuji , že skutečně zde bude potřeba dostatečný časový prostor pro zpracování a přípravu všech pozměňovacích návrhů, které tady teď budou načteny.

Připravíme odborná stanoviska pro ústavněprávní výbor, který by to předpokládám projednal na své schůzi 18. března tohoto roku, abychom potom mohli případně ve variabilním týdnu v pátek zde hlasovat ve třetím čtení. Čili to je harmonogram.

Děkuji. Budeme tedy pokračovat. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Výborný. Připraví se paní poslankyně Ožanová. Děkuji.

Tímto se tedy hlásím k mnou uvedeným pozměňovacím návrhům. Jsou samozřejmě i písemně odůvodněny.

Děkuji. Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené dámy a vážení pánové.

Děkuji. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, vám tedy děkuji, že jste umožnila takto to druhé čtení dokončit. Děkuji i vládním poslancům, že to svým ranním hlasováním také umožnili.

Chování exekutorů nekomplikuje pouze práci soudů, ale ztěžuje život hlavně lidem, kteří spadli do exekucí na základě protiprávních rozhodčích doložek.

Děkuji. Nyní pan poslanec Kolářík.

Děkuji za slovo. Dobré odpoledne i ode mě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vezmu to velice rychle.

Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní pan poslanec Výborný. Připraví se pan poslanec Marek Novák.

Jak už jsem tady popisoval v obecné rozpravě ve středu, týká se nároku povinného na vydání elektronického spisu.

Děkuji. Pan poslanec Novák. Děkuji za slovo.

Děkuji.